Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji mnohokrát za slovo.

Usnesení Senátu, jehož přílohou jsou v Senátu přijaté pozměňovací návrhy, bylo rozesláno nám poslancům 11. 5. jako sněmovní tisk 249/9.

Velmi pravdivým argumentem pro úvahy o zvýšení limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu, které nemusí být zadávány v zadávacím řízení a u kterých stačí pouze dodržení základních zásad, na nichž je zákon o zadávání veřejných zakázek postaven, tak zcela objektivním a správným faktem, který i pan kolega zmiňoval, bylo to, že limity pro veřejné zakázky malého rozsahu se po dobu účinnosti stávajícího zákona nijak neměnily. Inflaci v této zemi známe všichni, nárůst cen jednotlivých řeknu typů veřejných zakázek nebo služeb, dodávek prací, které spadají do režimu veřejného zadání, asi známe všichni. Takže to jsou nepochybně argumenty, ať už snížení byrokratické zátěže, nebo reflexe ekonomického, zejména inflačního cenového vývoje v naší zemi. To by byly argumenty pro podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

Kdo se pohybujete na poli veřejného zadávání, víte, že podle zákona o zadávání veřejných zakázek, viz § 48 odst. 1, lze v současné době za současného znění zákona vyloučit uchazeče nebo účastníka zadávacího řízení pouze z důvodů stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek. Bohužel, i takové věci se v právním řádu České republiky stávají. Paragraf 4b zákona o střetu zájmů, který vlastně vyloučení, zjednodušeně řečeno, účastníků zadávacích řízení, v jejichž čele stojí veřejný funkcionář, člen vlády nebo ústředních orgánů státní správy, umožňuje. Tuto disproporci mezi zákonem o zadávání veřejných zakázek a zákonem o střetu zájmů měl v průběhu projednávání návrhu zákona ve Sněmovně ambici vyřešit pozměňovací návrh kolegy Jakuba Michálka, prostřednictvím paní předsedající. Tento pozměňovací návrh však nakonec nemohl být Poslaneckou sněmovnou přijat právě při zvažování té důležité misky vah mezi politickou průchodností zákona i s tou musíme všichni zákonodárci pracovat takže na té mise vah mezi politickou průchodností zákona a řekněme nápravou tady toho gapu nebo tady toho rozporu v českém právním řádu. Rozumím tedy a to říkám opravdu s velkou vážností a nedivím se vlastně kolegům senátorům z druhé komory českého Parlamentu, že chtěli tento nepochybně existující rozpor v českém právním řádu napravit.

Tomu návrhu nelze po právní stránce co vytknout. Nicméně jako Sněmovna jsme při tom našem dnešním rozhodování, kdy řeknu, můžeme a teď to řeknu v uvozovkách a lidsky buď návrh zákona brát jako celek, ve znění všech pozměňovacích návrhů Senátu, nebo setrvat na sněmovní verzi. Tak jsme postaveni vlastně před shodné dilema, které jsme v březnu tohoto roku dokonce při dvojím třetím čtení řešili tady ve Sněmovně, to znamená před dilema, zda se přiklonit k věcně i právně správným pozměňovacím návrhům Senátu, nebo zda upřednostnit reálné projití celého návrhu zákona jako celku legislativním procesem.

Zákon za prvé opravdu napravuje některé nedostatky evropské implementace v českém právním řádu, ale je zároveň vlastně velmi správnou komplexní novelou zákona o zadávání veřejných zakázek tak, jak by novely v takovém tom dobrém právním horizontu plus minus pět let od nabytí účinnosti zákona měly přicházet. To znamená, během pěti let navnímat reflexi praxe tak, jak to má být, přes ministerstvo, přes konzultaci se všemi zainteresovanými aktéry, což tato novela byla opravdu připravována ve spolupráci se všemi zainteresovanými aktéry ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Tak by komplexní novelizace zákonů měla probíhat. Takže jenom zdůrazňuji, že naše dnešní rozhodování je opravdu o tom, jestli umožníme průchodnost zákona jako celku s těmi dvěma důležitými aspekty, které jsem teď zmínil.